Prostě vám produkují odpad... Produkují odpad. Nevím, co bylo na tom tak vtipného, ale je to prostě tak. Zvýší se vám okamžitě míra neplatičů a začnou vám vznikat černé skládky. To je realita.

No ne, to nebude odstraňovat. Začnou vznikat černé skládky. Dámy a pánové, na závěr kromě těch doporučení, která jsem si dovolil ze své nízké pozice říci a předložit, vám chci říci, aby to bylo férové: Kdybyste přiznali občanům, autoři tohoto pozměňovacího návrhu, že jim tahle změna udělá pořádný průvan v peněženkách. Že se jim dvojnásobně zdraží poplatky za popelnice. Prostě že díky téhle změně nebude v naší zemi líp. No, možná někomu líp bude. Já si dokážu představit komu. Ale nebudou to ti občané, po kterých ti starostové a já pevně věřím, že někteří z nás budou starosty dál ty peníze budou chtít. Chápu, že vy ještě žádné starosty nemáte, takže to nemůžete pochopit. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, když jsem jako člen výboru pro životní prostředí připravoval stanovisko pro klub Občanské demokratické strany k novele zákona o odpadech, která se, tak jak byla vládou nebo ministerstvem připravena, týkala elektroodpadu, něčeho, co je nezbytné provést, hrozí nám sankce Evropské unie, elektronovela se mi zdála být politicky neutrální.

Pak jsem ale viděl, že se objevuje novela daleko zásadnější. A tady mi přišlo také s podivem, proč vlastně s takovýmto zásadním návrhem nepřichází ministerstvo disponující obrovským potenciálem odborníků, aspoň v to pevně doufám. Proč je zde ta novela předkládaná kolegou panem poslancem Oklešťkem.

Nestalo se tak. A teď pan ministr možná vnímá s určitým rozčarováním, že ten návrh, který byl připravený u pana ministra na ministerstvu, který převzal pan poslanec Okleštěk, je najednou měněn několika pozměňovacími návrhy, kdy po pravdě řečeno není ani zřejmé, co je měněno a jak vlastně bude vypadat výsledný produkt, který naše Sněmovna nakonec vyprodukuje. Příspěvky, které jsem tady zaslechl, mi dávají tušit, že návrh, který je zde prezentován, v samotné vládní koalici nemá valnou podporu.

Nechť tedy Sněmovna a koalice samotná rozhodne o tom, jaký bude osud té novely pana poslance Oklešťka. Čili tady myslím je jediná cesta, kterou si dokážu představit.

Děkuji za pozornost.

Prosím máte slovo. Vážená paní předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, mě těší, že moje jméno je tady skloňováno ze všech stran.

Já nevím, kde na těch číslech byl, určitě budou pravda. Nicméně jestli někdo jde do rekonstrukce rodinného domu tak zásadně, že hodlá celý dům demolovat, tak musí počítat také s tím, že tu budou nějaké náklady. Ty byly i před dvaceti lety. A myslím si, že se výrazně nezměnily v poměru k nárůstu mezd a v poměru uložení těchto odpadů. Kolega Gazdík to vidí asi tak.

Ale to si každý přebere sám. Pak tady zazněl názor zvýšení poplatků. Prosím vás, vy říkáte, že zdvojnásobíme cenu pro občany. Ta interpretace vychází podobně jako od novinářů. Je rozdíl mezi uložením na skládku a jejím poplatkem a poplatkem pro občany. Jak kolega Birke se tady zmínil, my nemáme starosty. Nemáme těch starostů moc, ale já ho dělám dvacet let. Vidím, že mě neposlouchal, když jsem mluvil ve svém úvodním slově, protože jsem to řekl. A já za těch dvacet let taky vidím, co se na těch obcích děje. Vidím, jakým způsobem se vyvíjejí separace, jakým způsobem se vyvíjejí ceny v ukládání odpadů apod. Samozřejmě nebudu se dotýkat těch kolegů, kteří vyjednávají ceny výrazně vyšší a pak to ten občan chudák zaplatí.